Žádná dohoda nebyla.

Byla tam spousta dalších protinávrhů.

Lžete! Děkuji.

Já musím říct, že kolega Nacher předložil konstruktivní návrh a ten jsme podpořili.

Děkuji za slovo.

Nedovolila kolegům, aby předložili své protinávrhy. Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že neměla vůbec o návrhu, aby došlo ke zkrácení lhůty a hlasování v 16 hodin, tak o něm vůbec neměla dát hlasovat. Já jsem ty důvody tady řekla, ona o mé námitce nedala hlasovat. Následně pak dala hlasovat o námitce pana Radka Vondráčka.

Musím říct, že jsem tady byla v minulém funkčním období. Radek Vondráček v pozici předsedy Sněmovny si tohle nikdy nedovolil.

Ona nemá ve své funkci co dělat! Další přihlášenou je paní předsedkyně Schillerová. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Říkám vám to naprosto jasně.

A tam je náš názor naprosto jasný. Nikdy nic takového nepodpoříme! Přeji hezké odpoledne, kolegyně, kolegové.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Vrátím se ještě k tomu, jak včera řídila Sněmovnu paní předsedkyně. Já jsem to dneska před devátou hodinou říkala, ale vzhledem k tomu, že vás tady bylo tak málo v sále, si to dovolím zopakovat.

Takže podle mě neporušila paní předsedkyně jenom jednací řád. Porušila Ústavu České republiky. Tak takovou máme představitelku naší Sněmovny! Děkuji za upozornění, příště se pokusím zmírnit, ale já když jsem trošku, pane předsedo Výborný, prostřednictvím paní předsedající, ano, zkusím trošku ztišit, máte pravdu, ale nicméně dostalo mě do varu to chování naší ne už mojí paní předsedkyně Sněmovny. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Protože my jsme měli na výběr ve STANu volným hlasováním podpořit tři kolegy z vaší strany. A bylo to proto, že ty termíny, ty časy, které zde zazněly, nebyly obstrukční, dávalo to smysl.

Takhle si vážíte svého kolegy? vaším prostřednictvím. Děkuji. Pane poslanče.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný, připraví se paní poslankyně Peštová.